Já sama jsem dlouho váhala.

Takže to jenom pro dokreslení toho, co tady bylo řečeno.

Děkuji.

Představte si, že pracujete jako tlumočník, překládáte, a teď najednou dostanete vysoce specializovaný materiál, který se týká nějaké obráběcí techniky, velmi složitých technických záležitostí, který potřebuje zvláštní názvosloví atd. Anebo máte další, jinou specializaci.

Mně to přijde opravdu jak z doby komunismu. Přece nemůžeme nutit ty tlumočníky. Takže v tomto ohledu jsme na výboru dospěli k závěru proti Ministerstvu spravedlnosti, že tlumočník by měl mít možnost odmítnout takový překlad, který je vysoce specializovaný a na který nemá potřebné znalosti a zkušenosti. Já samozřejmě chápu, že můžou být extrémní případy, kdy do nějakého jazyka tlumočí pouze jeden tlumočník, to jsou velmi specifické případy.

Já se domnívám, že ty kontroly, které provádí Ministerstvo spravedlnosti, se typicky a je to tak užitečné a vhodné provádějí na základě podnětu ze soudu, policie nebo jiného orgánu veřejné moci, který zkrátka pošle daný znalecký posudek na ministerstvo a předá mu ho k posouzení.

Takže zavádíme tady naprosto zbytečnou administrativní byrokratickou povinnost, která má velmi nízkou přidanou hodnotu ve vztahu k tomu, jak zatěžuje ty lidi v už tak relativně finančně ne úplně atraktivní profesi.

Na garančním výboru se nám nepodařilo dosáhnout shody k tomu, takže není k tomu ani negativní, ani pozitivní stanovisko. Vím, že ministerstvo s tím nesouhlasí. Ale jde o uchovávání, byrokratické uchovávání dokumentů jenom pro účely kontrol, kde stejně ta kontrola bude na základě požadavku soudu nebo policie v drtivé většině případů. Nemyslím si, že by ministerstvo... Případně nás pan ministr může vyvést z omylu, že tu kontrolu dělají z vlastní iniciativy, že dělají nějaké kontroly u znalců, a pak si vyžádají všechny posudky a kontrolují všechny posudky. Ale myslím si, že toto se neděje, případně jde o jednotky případů. Takže reálný přínos je v podstatě nulový, zatímco náklady pro ty lidi jsou naprosto zbytečné a poměrně velké.

Takže ani v této oblasti elektronických dokumentů se ty povinnosti neusnadní. Také děkuji. Děkuji za slovo.

Já chápu myšlenku ministerstva. Chápu tu myšlenku.